Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Děkuji paní zpravodajce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych odcitoval několik důležitých pasáží z této zprávy. Hlavní příčinou tohoto nepříznivého vývoje byla výplata pojistných plnění a tvorba rezerv, zejména tvorba rezervy na obchodní případ Adularya, která se negativně a rozhodujícím způsobem promítla na hospodaření výsledku EGAP a zároveň ovlivnila výši dostupného primárního kapitálu ke krytí regulatorních kapitálových požadavků.

Tímto bych rád upozornil na závažnost případu turecké elektrárny Adularya, který se týká nejen EGAP, ale i následujícího tisku ohledně ČEB, a samozřejmě bych tak chtěl vyzvat vládu, aby se podílela na řešení této kauzy tak, aby dopady na státní finance byly co nejnižší. Děkuji za pozornost. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Prosím, paní zpravodajko. Děkuji za slovo.

Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017. Pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesla zprávu o výsledcích projednávání této informace v hospodářském výboru. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.